Jsme takřka 14 měsíců od toho usnesení a nestalo se nic! A na poslední chvíli 15. prosince přichází ministr obrany podle mě s nedůstojným návrhem usnesení. A jak si představuje ministr obrany a Sobotkova vláda usnesení Sněmovny k vyslání vojáků do zahraničních misí?

To jsou ti odpůrci misí, tak teď hlučí.

Toto má být vážná debata o účasti české armády a českých vojáků v zahraničí na poslední chvíli?

Podle mě v září byl na vládě a dneska je kterého? Tak takhle ne! Takhle skutečně ne. Já se divím, že sami vládní poslanci nevyžadují od svého ministra obrany, aby splnil usnesení Sněmovny, pro které bezesporu museli aspoň někteří vládní poslanci hlasovat, jinak by nebylo v Poslanecké sněmovně přijato. A nestalo se nic. Vám to zase nevadí. A hlavně rychle, hlavně rychle, hlavně k tomu nemluvit. Číslovka 452 se nahrazuje číslovkou 816. Pokud ovšem, chceme projevit dobrou vůli, trváte na tom, že to chcete projednat tento týden, tak vám dávám alternativu, pokud je to tak klíčová priorita, pátek od 9 hodin dopoledne. V tomto případě jsme připraveni to veto stáhnout a umožnit projednání tak klíčového bodu, jak o něm mluvil pan poslanec Faltýnek. Pane předsedo, prosím, mám to brát jako alternativu, o které chcete hlasovat? Já jsem vznesl veto. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale protože mezitím vláda rozhodla, tak bych jen krátce okomentovala a požádala vládu, jestli by mohla předat poslancům písemné vyrozumění v této věci.

Obrátily se na vládu již v červenci tohoto roku, ale přesto od té doby neustále nebyla vyřešena situace, jak se tohle podaří uskutečnit.

Křesťané jsou v současné době na světě nejvíce pronásledovanou skupinou obyvatel. Pokud se bavíme o uprchlících, tak si dovolím vyhrožovat ctěné sněmovně, že z tohoto místa, pokud se neuklidní, také prchnu, a když prchnu, tak přeruším jednání sněmovny do té doby, než se sněmovna uklidní. Tito příslušníci křesťanské menšiny se v důsledku agrese Islámského státu v Iráku ocitli ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na Českou republiku se žádostí o pomoc. Cituji pana premiéra: V naší zemi by měli získat mezinárodní ochranu, šanci se integrovat a začít nový život v bezpečí. Náklady na přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem. Většinu nákladů by měl zajistit nadační fond Generace 21, který se v této věci na vládu obrátil. Chtěla bych požádat zástupce vlády ČR, jestli tady jsou, jestli by nám mohli říci zde na mikrofon, že mohou poskytnout poslancům písemné vyrozumění o tom, jak budou dále postupovat, jak se dohodli na vládě, a v tom případě, pokud toto bude přislíbeno, dovolila bych si požádat o stažení tohoto bodu ze čtvrtka jako druhého bodu, protože už nebude potřeba. Chcete to stáhnout až v momentě, kdy nemnoho přítomných ministrů, slovy dva...

Zjevně ano. Bohužel v pořadí je pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu. Pokud pan předseda dá přednost panu ministrovi? Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ano, přislibuji tady jednoznačně, že podáme jako vláda informaci o tom, že jsme včera schválili transfer 153 křesťanů do ČR. Děkuji vám za váš zájem a podporu. Tato podmínka je splněna. Budeme tedy hlasovat o vyřazení tohoto bodu z programu schůze. Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Nyní prosím pana předsedu Černocha. Prosím, pane poslanče. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych požádal o přeřazení bodu 125 za bod 97, pokud by to bylo možné, protože myslím si, že projednání teritoriality exekutorů je opravdu velmi důležité, a když vidím tu řadu zákonů, tak je už v této chvíli jasné, že by se na to dneska nedostalo. Proto bych vás požádal, abyste tento návrh projednali před bodem 75. Děkuji. 125 za bod 97. Děkuji. Další s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo. Krátce bych reagoval vaším prostřednictvím, pane předsedající, na pana předsedu klubu ODS pana Stanjuru.

Nicméně respektuji stanovisko dvou klubů na veto zařazení tohoto bodu. Děkuji panu předsedovi.

Na to bylo dáno veto.

Upravuji to jako první a druhý bod čtvrtečního jednání po písemných interpelacích. Každý ví, o čem bude hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Každý ví, o čem hlasuje. Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Laudáta. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?